A díky této vládě to nemusí být konečná, protože pořád padáme směrem dolů.

To se snad ani nechce číst a už vůbec ne poslouchat.

Sedm procedur prvních Marshallových ostrovů a Dánska je sen, ke kterému nás mohla vloni schválená změna alespoň přiblížit. Znovu opakuji, neříkám, že zákon, který jsme schválili před rokem, je dokonalý, ale mohl nás posunout zase někam k daleko lepším příčkám a mohli jsme na něm pracovat dál. Přece to není konečná. Sněmovna, společenský život, stavebnictví, všecko to je organismus, který pracuje každým dnem, a je potřeba to posouvat směrem k lepším výsledkům. Ale odklady myslím, že nevedou nikam. Pětikoaliční vláda a Piráti to zjevně odmítají a dělají vše pro to, aby se to nestalo, a to Světová banka posuzuje pouze stavební legislativu a vychází tak ze zákonných lhůt platných pro povolování skladových prostor v hlavním městě. Pokud by vzala v potaz rezidenční výstavbu, byli bychom na tom ještě hůř. Je spočítáno, že jen takzvaných dotčených orgánů státní správy, od nichž potřebujeme vyjádření se stavebním záměrem, je u některých projektů až neuvěřitelných šest desítek. Běžně se tak povolovací proces rezidenční bytové výstavby táhne celé roky. A nejhorší důsledek? Strmý růst cen nemovitostí určených k bydlení a nedostupnost vlastního bydlení pro široké skupiny občanů, zejména mladých pracujících rodin. To je to, o čem jsem mluvil na začátku, že nedáváme mladým lidem žádnou naději, žádnou budoucnost, že by mohli mít svoje vlastní bydlení. Potom mají obavu mít děti, klesá nám natalita a je to všechno spojeno se vším. Jsou to spojené nádoby.

Stále více lidí se proto musí spoléhat na nájemní bydlení. Ale pozor, ani jeho nabídka není bezedná, a proto po několika letech mírného nárůstu nájmu přichází jeho skokový růst.

Rostoucí poptávka majitele nájemních bytů motivuje ke zvyšování ceny. V úvahu je třeba také brát rostoucí zálohy na energie.